Pak nevidím, jaký v tom je problém. Tak určitě je v souladu s jednacím řádem předložit návrh doprovodného usnesení, ale ten návrh musí být taky v souladu s jednacím řádem.

Může to udělat poslanec, skupina poslanců, Senát jako celek, může to udělat zastupitelstvo vyššího územního správního celku. A taky vláda. Ale ministerstvo ne.

A poprosil bych, aby Sněmovna neupravovala, kdo může předložit, které ministerstvo, návrh vládě. To je věc exekutivy a ne Poslanecké sněmovny.

Není rozprava. To by musel někdo vystoupit z ministrů, otevřít znovu rozpravu, v rámci rozpravy upravit návrh usnesení a o tom potom hlasovat. Paní předsedkyně. Nezlobte se na mě, hledáte zástupné problémy.